Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně paní Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády. Návrh zákona reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních návrhů, které měly za cíl uvedené posílení působnosti NKÚ realizovat, ale nedošlo k jejich přijetí. V tomto volebním období byly projednávány dva samostatně předkládané návrhy zákonů. Jednak poslanecký návrh novely Ústavy ČR, sněmovní tisk číslo 43, a na něj navazující vládní návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, to byl sněmovní tisk číslo 610, který navrhovanou změnu Ústavy prováděl. Tyto návrhy ale nakonec nebyly přijaty, neboť návrh novely Ústavy nebyl Senátem schválen. Nově navrhovaná změna Ústavy navazuje na zmíněný předchozí poslanecký návrh a je předkládána současně s návrhem zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a další související zákony. Oba návrhy zároveň reflektují dosavadní průběh legislativního procesu a proběhlou diskusi nad zmíněnými sněmovními tisky. Takže myslím, že to na úvod stačí. Závěrem bych vás chtěla poprosit, abyste přikázali tento zákon do výboru a propustili ho do dalšího čtení. Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona je opravdu velmi krátký.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, krátce se vyjádřím za poslanecký klub TOP 09 k této novele Ústavy. Předně si nemyslíme, že změny Ústavy, ať už jakékoli, se mají schvalovat v závěru volebního období, byť u tohoto tisku dodávám, že to byli poslanci TOP 09, kteří již na začátku tohoto volebního období v roce 2014 předložili tuto novelu Ústavy. Potom se dlouho čekalo na to, až vláda předloží prováděcí zákon, a víme, jak to dopadlo v Senátu. Vláda zkrátka nepřesvědčila senátory o tom, aby tento návrh podpořili. My jsme souběžně v rozpravě, která se vedla již u předchozí novely Ústavy, kritizovali to, že není sjednocen výkon státní a veřejné kontroly, že skutečně na obce či kraje chodí za sebou celá řada kontrolních institucí bez jakékoliv koordinace, a proto jsme také požadovali, aby se kontroly sjednotily, protože skutečně obce či kraje zatěžují. Nebudeme navrhovat ať už zamítnutí, nebo vrácení.

Ale já bych tady od předkladatelky chtěl také slyšet, zda skutečně probíhá současně diskuse i se senátory. Protože pakli tady dospějeme k nějakému závěru, tak to ještě neznamená, že ta změna Ústavy projde, protože tady je nutný souhlas obou komor Parlamentu. To znamená, mělo by být už zřejmé, zda v současném Senátu je vůbec vůle tuto novelu Ústavy schvalovat, protože my tady s ní ztratíme určitý čas a je otázka, jestli ten legislativní proces dojde do svého závěru. Budeme zároveň projednávat zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, který je tady také v rámci prvního čtení. Takže možná bude namístě toto projednávání v příslušných výborech provázat, protože je potřeba se skutečně podívat na to, jestli tento zákon, který předložilo Ministerstvo financí, skutečně sjednocuje výkon kontroly ve veřejné správě a jestli snižuje určitou náročnost administrativní či jinou na obce. Takže s touto podmínkou jsme připraveni propustit tento návrh do dalšího čtení. Samozřejmě uvidíme, jak ten legislativní proces dopadne. Děkuji za pozornost. Eviduji další dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

Ty důvody byly zjevné.